Připomínám, že prostřednictvím jednotek konferenčního systému se lze v rozpravě hlásit pouze k faktickým poznámkám a řádné přihlášky do rozpravy lze podat pouze písemně, a to u obsluhy hlasovacího zařízení nebo z místa zdvižením ruky.

Schůzi jsem svolal podle § 51 odst. 4 jednacího řádu na základě žádosti 47 poslanců. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou 20. července tohoto roku. Nyní bychom přistoupili k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Janu Černochovou a poslance Stanislava Berkovce. Je jiný návrh na osoby ověřovatelů? Ptám se, kdo je pro osoby ověřovatelů? Kdo je proti? Naše hlasování číslo 1, přítomno 93, pro 83, proti nikdo. Návrh byl přijat.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 115. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 o jednacím řádu nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu, hlasujeme pouze o navrženém programu. Budeme hlasovat o návrhu pořadu, jak je uveden na pozvánce. Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro?

Kdo je proti?

Pořad schůze byl schválen.